Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Děkuji panu ministrovi za vstřícná slova. Potvrzuji, že to projednání v garančním hospodářském výboru proběhlo v konstruktivní atmosféře, která nebyla zjitřená, kde probíhala vzájemná výměna názorů mezi námi poslanci a předkladatelem, tedy Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Asi ten nejdůležitější, tak jak já to vnímám, je hned ten první, který po dohodě definuje, že tento zákon se nebude vztahovat na elektrické dobíjecí stanice, kterou jsou připojeny buď pro bezúplatné dobíjení, nebo pro vlastní účely bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek, a také že se nevztahuje pro dobíjecí stanice veřejné hromadné dopravy. Je to možná i trochu ilustrační informace o tom, jak probíhala debata na hospodářském výboru. Jako zpravodaj jsem během té přípravy komunikoval také se zástupci různých odborných, řekněme odborových organizací, ať už zástupci velkých čerpacích stanic, nebo malých. Těch jejich návrhů bylo poměrně velké množství. Snažili jsme se o nich diskutovat přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Já sám za sebe snad mohu i v tomto vystoupení říci, už je nebudu odůvodňovat, ale že se k nim přihlásím v podrobné rozpravě a tím po dnešním druhém čtení vše bude připraveno pro finální čtení třetí. Děkuji za pozornost.

Já tedy otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že v rámci obecné rozpravy nevidím žádnou přihlášku, tak končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce pan ministr nebo pan zpravodaj vzít závěrečné slovo v této fázi. Není tomu tak. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. První je pan poslanec Kudela a po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl do systému pod číslem 5569.

Když jsem se zabýval tímto zákonem, zjistil jsem, že právě kolem těch neveřejných čerpacích stanic není dořešena legislativa, a proto jsem ve spolupráci s Celní správou připravil svůj pozměňovací návrh, který by měl provozovatelům neveřejných čerpacích stanic uložit povinnost se registrovat tak, aby nevznikl prostor pro uplatnění nezdaněných pohonných hmot právě u těchto provozovatelů neveřejných stanic.

Děkuji. Já vám také děkuji a nyní tedy pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Urban. Kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, já bych se v podrobné rozpravě rád přihlásil ke svým dvěma pozměňovacím návrhům.

Vy, kteří asi tu problematiku nesledujete, tak nebudete znát do detailu, ale opakuji, toto bylo vypořádáno s ministerstvem souhlasně, nebo je v tuto chvíli souhlas.

Tento pozměňovací návrh říká, že o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku, tak ta cena že se bude porovnávat s cenou motorového benzinu nebo motorové nafty. Je to tedy jakýsi drobný krok na ochranu spotřebitele, aby ti, kteří čerpají alternativní paliva, měli lepší přehled nebo srovnání o tom, jaká je ta jejich jednotková cena, nebo chceteli, hodnota.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jen solidárně i formálně naplnil jednací řád, a to přihlásil se k pozměňovacímu návrhu, který do systému vložil pan poslanec Velebný, který je dnes řádně omluven.

Děkuji. Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásíte do podrobné rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádné další přihlášky nevidím, končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo. Pan ministr se chystá promluvit. Prosím. Tento zákon je důležitý zejména proto, že předpokládáme rozvoj alternativních paliv, elektromobility a toto by mělo vytvářet prostředí. Protože došlo k tomu, že pravděpodobně elektrická auta budou daleko dříve, než jsme původně čekali, proto je velmi důležité, aby legislativa byla připravena na tuto variantu, která je pravděpodobná. Měli jsme i docela podrobnou debatu o návrzích pana poslance Kudely týkajících se mobilních čerpacích stanic, kde jsme se nedopracovali k tomu, že bychom toto poměrně nebezpečné zařízení zase mohli nechat úplně bez kontroly. To je všechno pro tuto chvíli a předpokládám, že to, že není návrh ani na zamítnutí a vrácení, znamená souhlas s tím, že ve třetím čtení se vypořádáme s těmi pozměňovacími návrhy a zákon přijmeme. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Žádné další návrhy nepadly, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Přečtu další omluvy dnes na celý den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vlastimil Gabrhel a dále od 11 do 14 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Rom Kostřica.